Další věc. Já jsem neslyšela, že by s tím byl problém. Myslím, že nikdo z nás.

Bez odpovědi. Takže my kvůli desítkám budeme měnit zákon! Další věc.

Budu pobírat ošetřovné.

Co pracovní neschopnost?

Paní ministryně nám sdělila, že nepůjde o žádné navýšení rozpočtu. Já jsem opět neviděla analýzu, koho se to může týkat. Požadovali jsme to, nikdo to neví.

Prosím, zamyslete se nad tím. Je to nefér vůči těm, kteří jsou nemocní. Takže mám mnoho výhrad, přesto jsem i zvedla ruku, aby tento zákon byl projednán ve zkráceném jednání, protože respektuji, že to je vládní návrh, jsem poslankyní v koalici a respektuji i názor výboru pro zdravotnictví, který také podpořil to, aby se tento zákon projednával.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Každopádně poprosím, aby se paní ministryně na toto téma zaměřila a snažila se ho vyřešit. Druhá věc. Opravdu jsem pro to, abychom lidem pomohli, ale my tady řešíme sekundární problém, neřešíme tady primární. Primárně lidé potřebují vyplatit peníze.

Zajímá nás tady vlastně někoho, za co ten měsíc žijí? Ti lidé, kteří nedostanou mzdu a jsou na ní silně závislí, si následně musí na živobytí půjčovat. Dostávají se do dluhových pastí, nezvládají splácet. Ten je pro mě mnohem důležitější. Už kolegyně Pastuchová nastínila, že se snažila vykomunikovat, aby se problém řešil metodickým pokynem. Dostala nějakou odpověď. Já jsem se snažil o technické řešení, které by nastavilo, že ošetřovné se nebude počítat, respektive započítávat, do výpočtu dávek podle toho, kdy bylo vyplaceno, ale podle toho, kdy mělo být vyplaceno, vlastně za který měsíc.

Každopádně opravdu jsme tady bez jakýchkoliv dat, máme se rozhodovat o něčem, co nevíme komu to kolik přinese, kolik to bude stát a kdo další se s tím jakoby sveze, komu vzniknou dále tady tímto řešením nároky na dávky, ačkoliv vlastně logicky na ně nárok nemá.

Děkuji vám za pozornost.

Děkuji za slovo.